Například položil otázku, zda je nějaká strana, která v roce 2010 říkala občanům, že je pro to, aby zde byla vojska NATO. Taková strana je. Je to Občanská demokratická strana.

Já nevím, jestli to nechcete vidět, nejste schopni to vidět nebo se to jenom bojíte vidět, ale jsme v situaci, která je mnohonásobně nebezpečnější, než byla rok, dva, tři, pět roků zpátky.

A kdo to nevidí, tak je buďto nevzdělaný, nebo slepý, anebo něco tají našim občanům. Jsme v situaci, která nás extrémně ohrožuje, a v této situaci je pro nás mimořádně důležité, abychom co nejvíce zajistili bezpečnost České republiky. Dámy a pánové, v poválečné Evropě pro demokratickou zemi není žádný jiný recept a žádná jiná cesta, jak zajistit bezpečnost republiky, než je úzká spolupráce v rámci NATO, než je spolupráce se Spojenými státy. A to, jak z dějin poválečné Evropy dobře víme, znamená občas i přítomnost vojsk NATO na území jednotlivých států. Naopak v tom vidím záruku naší bezpečnosti a měli bychom všichni být rádi, že jsou nějaké země, které jsou připraveny poslat své vojáky proto, aby chránili jinou zemi.

Takže já i z těchto důvodů velmi podporuji to, co řekl pan předseda Faltýnek, aby měl možnost pan ministr obrany to vysvětlit, ale nejenom ministr obrany. Ať se k tomu také otevřeně postaví předseda vlády České republiky. A toho můžeme docílit tím, že podpoříte návrh bodu, který přednesl kolega Blažek.

Rád bych ve svém příspěvku vaším prostřednictvím oslovil pana místopředsedu Filipa, protože zde zaznělo, kdo a jakým způsobem poškodil zájmy České republiky. A já zde konstatuji, že nejvíc zájmy České republiky poškodilo 40 let vlády komunismu se vším všudy, co to provázelo. . A místo toho, abych zde slyšel omluvu za 50. léta, zvací dopis ze 68. a následný marasmus 70. let, tak jsme osočováni z toho, jakým způsobem a jak se chováme. Můžeme polemizovat, do jaké míry byl výrok pana ministra šťastný, či ne. K tomu jsem připraven a návrh na zařazení tohoto bodu podpořím. Každopádně ruská vojska zde byla, měli jsme zde rakety a všichni jsme se v té době museli tvářit šťastně. A tuto myšlenku já zásadně odmítám. Myslím si, že dneska, kdyby byla Ukrajina součástí NATO, se spousta věcí nestala. A myslím si, že pobaltské země jsou velmi rády za to, že jsou součástí NATO, protože stejně tak jako ony i my jsme chráněni tímto spojenectvím. Jsem rád za to, že jsme členem NATO, protože to znamená, že jsme součástí demokratického světa, která chce chránit tyto hodnoty.

Ale já to nebudu.

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl na dnešní odpoledne řádně omluven pro naléhavé povinnosti, ale situace zřejmě nesnese odkladu, a tak mi dovolte, abych se vyjádřil k tomu, co jsem zprostředkovaně zaslechl z této sněmovny dneska. My tady pracujeme s manipulací a demagogií některé části našeho mediálního světa. Je to škoda, protože si myslím, že tím dáváme takovým postupům jakousi legitimitu nebo právo na vlastní život.

A já jsem na to odpověděl zhruba, teď cituji sám sebe, že stálý pobyt jednotek je pro určitou nezanedbatelnou část našeho obyvatelstva z jistých historických důvodů určitý problém, nebo řekněme citlivá záležitost. Že to potom autor dal do titulu, aspoň tak se domnívám, a že to znělo, že Česká republika nepřijme na svém území alianční jednotky, to opravdu, ale opravdu není moje vina. Že to většina médií převezme v této podobě a jenom některá otisknou to, co je níž, čili ta konkrétní a poměrně jasná a oddělená věta, která se nezabývá nějakým momentálním řešením bezpečnostní situace, ale jakousi historickou, řekněme sociologickou, reminiscencí, o tom tam nikde nebyla ani stopa.

Pokud to samozřejmě nepřinese nějaké zásadní debaty, nějaká zásadní zpochybňování.

A ten záměr byl naprosto jasný aby právě cesta tím směrem dala na vědomí náš zájem o transatlantickou vazbu a aby zdůraznila význam, jaký přikládáme přítomnosti Spojených států v celém bezpečnostním prostoru, ve kterém se nalézáme.